Toto byla podmínka, kterou si stanovila tato Sněmovna, která samozřejmě splněna nebyla, přesto se Sněmovna rozhodla hlasovat pro to, aby novelu Ústavy podpořila, posléze podpořila i novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Senát překvapivě tomuto tlaku nepodlehl a řekl to samé. Vláda, aniž by udělala jediný další krok k vyjasnění kontroly ve veřejné správě, a to skutečnému vyjasnění, ne k tomu zákonu, který jsme tady probírali včera, tak nám pošle nemlich tu samou novelu Ústavy, která pouze zvyšuje dobu legisvakance ze tří měsíců na pět měsíců, což je říkám velkorysé gesto od vlády, ale myslím, že neřeší vůbec situaci. Na straně 5 důvodové zprávy napíše nádherné věty, s dovolením si je dovolím ocitovat: